Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět prosím o klid, není slyšet pana poslance, když hovoří od řečnického pultu. Děkuji. Proti dohodě vystupovala tehdy opoziční strana Nová demokracie, která o víkendu vyhrála parlamentní volby a sestaví jednobarevnou většinou vládu. To znamená, je zde opět reálné riziko revize dohody a nesouhlasu z řecké strany.

Proto vyzýváme ke zdrženlivosti. Navrhuji, aby tento bod byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji vám. Děkuji, pane poslanče. Jsou zde přihlášky k faktickým poznámkám. Pan předseda Chvojka. Tak jeho přihlášku mažu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se ve svém vystoupení připojil spíše ke stanovisku předkladatele pana ministra i pana zpravodaje. Stal jsem se jejím předsedou a všechny vás, kteří máte o tuhle spolupráci zájem, do této skupiny zvu. Tímto vám děkuji a přeji pěkný den. Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Valenta a po něm pan poslanec Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.